A poslední reakce na pana poslance Lochmana. Vy tady ale, kolegové, jdete argumentačně proti sobě.

Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty. Pane poslanče Lochmane, jakým právem tady urážíte naše starosty, naše primátory, naše hejtmany? Jakým právem? Kde berete tu drzost, prostřednictvím paní předsedající? Vy si zameťte před vlastním prahem! Dva dny tady řešíme financování vašeho hnutí a vy tady budete urážet naše starosty, že mají nějaké vedlejší myšlenky? Styďte se! A nyní poslední faktická, pan předseda klubu Radim Fiala. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji. Nejdříve chci zareagovat na pana ministra Kupku, který říkal, že urážím starosty. Není to žádná pravda. Já jsem jenom řekl v tom svém projevu, že jste to konzultovali se starosty a samosprávami, což si myslím, že je v pořádku, a my jsme to konzultovali s občany. Tak jenom aby bylo vidět, kdo kterou stranu zastupuje. A já to chápu, je to legitimní věc.